Zdůvodněním je, že vláda na snížení daní údajně nemá peníze. Tak vláda rozdává, kde se dá, a pak najednou docházejí peníze.

Nic. Nic. Tato vláda, druhá vláda Andreje Babiše, má ve svém programovém prohlášení potřetí opět neomylně zrušení superhrubé mzdy. Opět nic.

Zopakuji: nic! Takhle to dopadá se sliby Andreje Babiše. My jsme v kampani před sněmovními volbami slíbili občanům, že navrhneme výrazné snížení daní všem zaměstnancům. My ty sliby plníme, my jsme ten návrh zákona napsali, podali. A my bychom byli rádi, aby se ten návrh zákona projednal. A mám dva návrhy.

A pokud by to neprošlo, tak navrhuji, abychom tento bod zařadili jako třetí v bloku prvních čtení.

Jako první budeme samozřejmě hlasovat návrh grémia. Nikoho nevidím.

Kdo je proti?

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Tomio Okamury, který navrhuje zařazení nového bodu, který nazval Německé válečné reparace. Takže nejprve o zařazení nového bodu.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Nebudeme tedy už hlasovat o pevném zařazení.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Opět, nebudeme už hlasovat o pevném zařazení. Dále budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Miroslava Kalouska, který navrhuje zařadit nový bod ovlivnění rozhodování nezávislých soudců ze strany Kanceláře prezidenta republiky.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o návrzích pana poslance Dolínka, a to nejprve o zařazení bodu 59, který navrhl zařadit jako první bod na úterý 12. února ve variabilním týdnu.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl také přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Dále jsou zde dva návrhy paní poslankyně Pekarové Adamové. Věcně spolu nesouvisí.

Kdo je proti?